Prosím, pane ministře. Také děkuji.

Tentokrát tou zemí je Mongolsko.

Tam si myslím, že obchod neodpovídá úrovni vztahů obou zemí ani té tradici, minulosti.

Pro Mongolsko je to třetí největší obchodní partner vůbec. Tam je velice významná aktivita USA, Japonska, Kanady, takže tam je poměrně silná konkurence. Myslím si, že je důležité, že Evropská unie se snaží pro ty vztahy v nejrůznějších oblastech vytvořit co nejlepší podmínky a že tady tato smlouva by k tomu mohla dát podnět a krok.

Máte slovo, pane zpravodaji. Dobrý den. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pan ministr mluvil z velké části o minulosti. Já se tady dotknu smlouvy a současného stavu. Mongolsko zároveň setrvale projevuje zájem o větší pozornost ze strany Unie. Tahle dohoda podporuje bilaterální, regionální a mezinárodní spolupráci a tvoří základ pro účinnější spolupráci Evropské unie, jejích členských států s Mongolskem v oblasti rozvoje obchodu a investic, spravedlnosti, svobody a bezpečnosti a zahrnuje řadu dalších oblastí. Postoj České republiky, jak už říkal pan ministr, ke sjednání dohody byl od začátku kladný i vzhledem k historickým vazbám Československa, České republiky a Mongolska.

K hlavním perspektivním oblastem budoucí spolupráce se tak řadí průzkum a těžba surovin, energetika, rozvoj zemědělství, dopravní infrastruktura, ekologie, cestovní ruch a regionální rozvoj.

Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat pouze o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji a končím bod číslo 86. Omlouvá se pan poslanec Roman Procházka z dnešního jednání z pracovních důvodů.